Još su ostale dvije replike na pojedinačno izlaganje zastupnika Mikulića. Prvi je zastupnik Pranić. Kolega Mikulić, vi ste spominjali važnost Europskog fonda za ruralni razvoj, kao jednog krovnog Fonda koji bi trebao pomoći hrvatskom seljaku.

Poštovani kolega Pranić, pa evo, nedavno smo imali Zakon o vinu ovdje u Saboru, tako da ovo što ste vi govorili u biti nije tema samoga Zakona, no evo, samo ću vam reći jednu činjenicu da je negdje oko 50 i nešto sitno posto iskorištena vinska omotnica, tako da nije baš istina da sredstva nema, nego jednostavno nisu dovoljno korištena, hvala. Kolega Mikulić, vi ste jako dobro koncipirali svoju raspravu i možda je samo falio još jedan šlag na tortu, a to je da spomenete da ovaj Zakon će biti toliko dobar i toliko uspješan koliko mi pripremamo i pomognemo našim poljoprivrednicima da povuku sredstva iz Europskih fondova i mislim da iskustvo iz prethodnog razdoblja naprosto nas, potencira nam to da moramo naći načina kako pomoći u pripremi dokumentacije i pripremi za povlačenje tih sredstava. A inače kolega Mikulić, jeste primijetili kako je prepuna dvorana danas u raspravi o Zakonu o poljoprivredi. Oni koji su jučer stajali tu oko govornice praktički nema nijednoga u Sabornici. Zastupnik Mikulić, odgovor na repliku. Zahvaljujem se poštovani kolega Šuker. Slažem se s vama da je nužno i potrebno informirati naše poljoprivrednike, poglavito kad govorimo o povlačenju sredstava iz Europskih fondova i također slažem se s vama da je ovo što smo jučer imali ovdje u Saboru performans od određenih saborskih zastupnika bio apsolutno nepotreban jel naime većina njih, u biti samo jedan od one esplanade ovdje ovih osoba je trenutno ovdje u Saboru i raspravlja o Zakonu o kojim su ih jučer puna usta bila. Hvala. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Ivan Lovrinović. Hvala gospodine potpredsjedniče. Najprije pozdravljam ministra poljoprivrede sa svojim suradnicima ovdje u Saboru. I prije nego što krenem da kažem da je Odbor za poljoprivredu Stranke Promijenimo Hrvatsku analizirao prijedlog ovoga Zakona. Naši stručnjaci, znači, ja se neću ovdje zadržavati samo na kritikama, kritizerstvu jer ovih dana vidimo i previše ovdje cirkusa i šoua. Oporba mora znati što želi, a Stranka Promijenimo Hrvatsku je programski lider oporbe iako nema još uvijek toliki broj članova. Međutim, u programskom smislu mi zaista nudimo rješenja. Ja ću danas govoriti, dominantno o rješenjima. No da bih govorio o rješenjima, ipak moram ukazati na neke ključne probleme u prijedlogu ovog Zakona o poljoprivredi o kojem danas ovdje raspravljamo. Poštovane kolegice i kolege, kao što znate, RH nikada nije imala i nema strategiju razvoja poljoprivrede. Ako sam u krivu, neka se odmah netko digne i kaže, ti ne govoriš istinu. Ako nemamo strategiju, a da bismo razvili strategiju, mi moramo imati bilancu poljoprivrednih proizvoda u svakom pogledu, od baš svih proizvoda. Imamo li mi bilancu poljoprivrednih proizvoda, mogu li građani vidjeti što proizvodimo, koliko, čega nam fali, nemamo gospodo. Pa prema tome ako nemamo bilancu poljoprivrednih proizvoda, proizvodnje, ako nemamo strategiju poljoprivrede, onda mi ne možemo, kakvu ćemo mi onda, kakvu ćete vi politiku poljoprivrednu voditi gospodo iz Ministarstva poljoprivrede. Znači, ovo je jedan vrlo smisleni zaključak. E sada vi želite ovaj Zakon pretvoriti u poljoprivrednu politiku, jel. E sada mi znamo da Zakon ne može biti zamjena za poljoprivrednu politiku. Na početku danas je ministar poljoprivrede rekao da on ipak vidi svjetlo na kraju tunela, poručio je poljoprivrednicima, a ja mislim gospodine ministre da to svjetlo oni ne vide i čini se da samo vi vidite. U tom kontekstu vaši ciljevi koje ste naveli u Zakonu o poljoprivredi, oni su općeniti, oni su nejasni i kao takvi neostvarivi ili teško ostvarivi. A koji su to ključni segmenti poljoprivrede koji zanimaju svakoga proizvođača? Najvažnije je seljaku da zna da će moći prodati ono što proizvede. Znači, da mu poljoprivredna politika jamči otkup poljoprivrednih proizvoda. Toga nema, to nigdje ne spominjete.

Hrvatska nikad od osamostaljenja nikad nije imala manju poljoprivrednu proizvodnju, ona je devastirana i naprosto pojedini segmenti proizvodnje su totalno ugroženi. Što je još ključni segment poljoprivredne politike, a to je moralo biti znači dijelom i u prenešeno u zakon. To je financiranje poljoprivrede, jer seljaku pored toga da mu je ključno da zna da može prodat svoj proizvod kad proizvede, pa da se može radovati slijedećoj godini, proljeću, oranju itd., njemu je važno kako će isfinancirati tu znači svoje radove na njivi ili znači ono što uzgaja u svojim štalama. Financije su jednostavno vama očito sporedno područje. Nigdje nema više priče o Agrobanci, vi seljake usmjeravate prema komercijalnim bankama, to su preskupi krediti, usmjeravate ih prema HABOR-u i ti su krediti skupi, a onaj tko od HABOR-a dobiva kredite taj dominantno, takvih najviše mora biti članova HDZ-a i koalicijske ove Vlade. Njima se postavljaju nemogući uvjeti kada traže kredite od HABOR-a, traže od seljaka garancije, pa da on ima garancije, da ima novaca ne bi tamo dolazio tražit, razumijete. Vi očito niste u kontaktu sa ljudima koji imaju problema. Nadalje, važan segment, ključni segment poljoprivredne politike je porezna politika, o tome je dosta bilo riječi, o tome je Stranka Promijenimo Hrvatsku imala amandmane, međutim sve ste vi to odbili. Slijedeći važan segment poljoprivredne politike je poljoprivredno zemljište, državno poljoprivredno zemljište. Vidite ima oko 850.000 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta nigdje ono nije popisano gospodine ministre. Nitko ne zna gdje se nalazi, to samo znaju određene skupine, zašto da mogu dodjeljivat ili prenamjenjivat svojim interesnim skupinama. Znači to nije privedeno svrsi da bi moglo biti politika. U tom smislu imam za vas ministre konkretno pitanje. Očito vi pišete poruke, ne stignete me slušat, jel, dobro ne morate slušat, al javnost sluša. Istekao je ugovor Agrokoru o zakupu 170.000 hektara najbolje zemlje u općini Trpinja. Pošto su Rusi preuzeli znači Agrokor, dominantno, hoćete li, kakav je vaš stav, hoćete li priklonit se tome da se zemljište da ode Rusima ili ćete lokalnim proizvođačima, a u općini Tripinja ima nekoliko sela Bršadin ima ovaj sad sam malo, kako se zove ova, malo sam zaboravio ta se, Bobota itd. ili ćete se potrudit da lokalna zajednica dobije zemljište pa nema veze makar i neki od vaših rođaka tamo dobio koji hektar ja se ne bi uopće ovaj protivio. Dakle, šta se čeka s tom, sa tim ugovorom, kakav je stav istekao je zakup 5 godina, vidite Rusi su preuzeli, mi nemamo odgovor na ta pitanja. U tom kontekstu, da budemo ljudi vrlo otvoreni i jasni, poljoprivredna politika prethodnih vlada i ove sadašnje bila je u stvari, to nitko neće reći javno, ali uništavanje malog proizvođača i pogodovanje izabranim i stvorenim velikim proizvođačima i stranim trgovačkim lancima. Pa zar nekome nije jasno da upravo imamo takvu poljoprivrednu politiku, znači uništiti malog proizvođača, a pošto ja ne govorim nikad bez veze i bez argumenata, 2003. godine vi ste o stočarstvu zakucali zadnji čavao u lijes. Zašto? Donešena je odluka da se svako ko ima ispod 5 krava ili 4 da nema potpora i vi ste jednostavno satrli, istrijebili goveda ih Hrvatske. I šta ste još napravili? Pa vi ste ljude potjerali vanka. Ma ključni segment i interes poljoprivredne politike za koji se mi zalažemo jest da u središtu mora biti taj mali proizvođač, jedna krava, jedna krava, tri, tri, dobit ćeš poticaj ali će se i mlijeko otkupljivat, ali vi ste prodali mljekare, sve ste prodali strancima i sada vi bi vodili neku poljoprivrednu politiku. Ništa vi ne možete voditi, vi možete samo slušat. I to strane centre moći. Što ćemo mi napraviti kada budemo dio vlasti, odnosno služili građanima, vratit ćemo instrument robnih rezervi, znači prvo ćemo otkupljivati domaću proizvodnju, pa tek onda uvoziti ono što nedostaje, naravno regulirat ćemo cijene. Robne rezerve će biti instrument regulacije cijena, vi ste to ukinuli da se može manipulirati, izgradit ćemo i poticati čitav lanac hladnjača u Hrvatskoj, da ukinemo konačno il da na najmanju mjeru svedemo špekulacije. S druge strane proglasit ćemo Hrvatsku zemljom zdrave hrane, pa proglasite vi, mi ćemo se složit ne mora pisat dolje da smo mi predložili, zaštiti ćemo domaće proizvode, a prema tome doprinijet ćemo time i zdravstvenoj politici jer zdravstvena politika počinje sa njive i iz štale, gospodo. Približava se 2020. godina kada će se moći prodavati Hrvatska poljoprivredno zemljište, ja pozivam oporbu, pozivam i vas da donesemo u Ustavu zapisano da se poljoprivredno zemljište ne može prodavati strancima.

No ja sam htio osvrnuti se na nešto drugo. Ovo što ste spominjali nedostatak strategije i to je nažalost, ja to ponavljam stalno u ovom Visokom domu i to je evidentno ne samo u poljoprivredi nego i u većini, većini toga što pokušavamo regulirati. I još krajem, početkom prošle g. ako se ne varam, ako ne i ove, ali mislim da je bilo prošle, da nas je državna tajnica uvjeravala da strategija samo što nije strategija još uvijek nema. A što se reforme tiče, pa gledajte, reforme ima. Naime trenutno Ministarstvo poljoprivrede, je 13 dužnosnika, ministar, 3 državna tajnika i 9 pomoćnika, a sada ukidanjem Hrvatske poljoprivredne agencije, i savjetodavna službe gdje oba ravnatelja imaju koeficijent 3,1 sada će postati još 2 pomoćnika ministar s koeficijentom 5,25.

Poštovani kolega Hajduković, čuo sam i ja te informacije o pojačanju tima u Ministarstvu poljoprivrede i ja mislim po tom broju da bi oni mogli pripremiti čitavu poljoprivrednu politiku EU, po broju ljudi koje tamo imaju i ostalih koeficijenata po pogodnosti koje tamo imaju.

bila zapravo kad sam ju na prvu ruku vidio jako ohrabrujuća, poradovao sam se, vijest je glasila: „Veliki gigant u proizvodnji automobila Hyundai ne samo automobila, ali otvoriti će svoj pogon u Varaždinu“ i to ne samo u proizvodnji autodijelova već u proizvodnji kompletnih automobila. Jučer je ministar Horvat dao izjavu za javnost kako je ta vijest zapravo ne zna se ni kako je izašla u medije, istina da nekakvi, prema njegovom, nekakva su, pisma namjere poslana prema, on navodi 5 giganata u automobilskoj industriji i nije ni zanijekao ni potvrdio da se vode ugovori baš sa Hyundai. Naime, ja dolazim sa Virovitičko-podravske županije, ako uzmemo središte, ali ne administrativno središte Viroviticu nego geometrijsko središte moje županije onda do najbliže autoceste imamo 100-tinjak kilometara. U amandman koji su zastupnici, vladajući zastupnici predali Vladi, on je prihvaćen se istina nešto ubrzava gradnja tzv. Podravskog ipsilona, tj. brze ceste od Vrbovca II. prema Bjelovaru i dalje prema Virovitici, dio do Ferkaševca je napravljen. Ono što vam, što želim poručiti hrvatskoj javnosti, brzina kojom se ta cesta gradi neće biti dovoljna. Naime, tempo kojim stanovništvo odlazi sa Virovitičko-podravske županije je daleko veći od tempa kojim će se ta cesta graditi. I zato je važno upozoriti Vladu RH da za ovu županiju naravno, vjerujem da i mnoge druge županije imaju problem da učini sve da bi to napravile. I palo mi je na pamet pa tko će doći u Slatinu uložiti ako u Varaždinu ima priliku, ne umanjujući vrijednost da i u Varaždinu treba ulagati i svaka takva vijest je dobro došla. Za ilustraciju reći ću vam sljedeće, 2017. godine iz Slatine je odselilo u inozemstvo 260 građana, 260., iz Virovitice 265 i to malo govori kako istok županije, kako idemo istočno sve više ljudi odseljava jer Slatina po broju stanovnika je gotovo dvostruko manja od Virovitice. A mala općina Miklauš znate li koliko je stanovnika otišlo? 70 njih, više od 10% stanovništva jedne općine.

Ministarstva poljoprivrede nas je uvjeravala da je poljoprivredna strategija u izradi, da samo što nije da ćemo je vrlo brzo Ali evo godinu, skoro dvije godine dana nakon toga i dalje od strategije niti S a kamoli neke šire rasprave o tome gdje naša poljoprivreda ide. Zakon o poljoprivredi koji je pred nama se naravno odnosi na ono što je već do sada spomenuto a to je 13 uredbi EU koje nisu dio postojećeg zakona, uvođenje kodeksa alimentariusa, sprečavanje nastajanja otpada od hrane, definiranja samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva kao fizičke osobe i usklađivanje sa Zakonom o OPG-u, to su naravno sve pozitivne stvari ali daleko od toga da će poljoprivredi pomoći ili je gurnuti u smjeru u kojem želimo da ide. Prvo zato što ne znamo u kojem smjeru je želimo gurnuti a drugo zato što je ovo samo jedna mala kap u moru toga koja ispravlja sve nedostatke s kojima se poljoprivreda suočava. Naime, ono što bi trebalo u ovaj zakon unijeti je odredba da će se razlika do 100% prava izravnih potpora koje se trenutno isplaćuju za otprilike 20% manje dok će se za tri godine dakle 100% isplaćivati iz EU, da se do tog iznosa mora nadomjestiti iz proračuna RH. A zašto? Zato što nam poljoprivredna proizvodnja iz godine u godinu pada. I dok u 2020. godini udio potpora iz EU ne dostigne dakle 100% naši poljoprivrednici su trenutno zakinuti i u neravnopravnom položaju sa drugim poljoprivrednicima iz europskih zemalja koje dobivaju 100% izravnih potpora zato što ih oni ne dobivaju, dakle država im ne nadomjesti ovu razliku koja nedostaje. Pa se ja onda pitam ako je tako sjajno u proračunu, ako su toliki deficiti zašto se poljoprivrednicima ne pomaže. Znači nitko ne sprječava RH odnosno Ministarstvo poljoprivrede da osigura dodatna sredstva kako bi naši poljoprivrednici dosegli tih 100% izravnih potpora kao i drugi poljoprivrednici iz EU. Međutim, postoje neka dodatna pitanja koja su vezana uz poljoprivredu, poljoprivrednu proizvodnju iako ako ne nužno, možda za ovaj zakon koji bi volio unijeti u raspravu. Naime, odgovor na pitanje koji bi volio dobiti, sada ministra nema ali tu je državni tajnik, suradnici kako Vlada ili nadležni ministar ili nadležni državni tajnik misle zaustaviti negativne trendove u poljoprivredi, dakle izvor podataka mi je u ovom slučaju Državni zavod za statistiku, smanjuje se proizvodnjom u gotovo svim segmentima posebno u stočarstvu i da li Vlada ima ikakvu strategiju stavljanja ovog resora na noge? Budući da nema šire Strategije razvoja poljoprivrede, pretpostavljam da nema. Je li ministar ili ministarstvo, jesu li državni tajnici svjesni da su za njihovog mandata rezultati u poljoprivredi sve lošiji iz godine u godinu i što misle po tom pitanju osim donošenja formalnog zakona kao ovog zakona u poljoprivredi učiniti? Dakle niti, osmisliti strategiju za poljoprivredu. Zašto se na kraju ukida poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba ili neke druge agencije? Primjerice Hrvatska poljoprivredna agencija. Taj isti broj ljudi će na istim mjestima zapravo za bolje plaće raditi zapravo u Ministarstvu poljoprivrede i tako se samo dalje akumuliraju državni dužnosnici jer govorio sam u replici prije, u vremenu SDP-ove vlasti bilo ih je 9, dakle ministar, zamjenik i pomoćnici, sada će ih biti 15, dakle ministar, 3 državna tajnika, pomoćnika koliko hoćete. Kao što je kolega Lovrinović govorio od toliko dužnosnika onda bi očekivali i puno, puno, puno bolje rezultate. Dakle to je jedina poljoprivredna reforma koju ja vidim u zadnje vrijeme. Kako napreduje zemljišna reforma? Prošlo je skoro godinu dana od donošenja Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koliko je natječaja raspisano, koliko zemljišta je dodijeljeno? Ukidanjem Agencije za poljoprivredno zemljište zaustavljeni su svi procesi u provođenju natječaja za državno poljoprivredno zemljište a opet se povećao broj zaposlenih u ministarstvu. Koji su učinci ukidanja agencije, kako na raspodjelu državne poljoprivredne zemlje, tako i na rad samog ministarstva, dakle to su sve neka pitanja u kojima još odgovora nema niti će biti da ne vjerujem u dogledno vrijeme. U predizbornoj kampanji, u predizborno vrijeme, aktualni ministar poljoprivrede bio je glavni kritičar programa ruralnog razvoja koji je donesen za vrijeme SDP-ove Vlade a ako je bio toliko loš kako ga je ministar svojedobno kritizirao zašto ga nije promijenio, odnosno poboljšao u bilo kojem obliku jer se može mijenjati do tri puta u operativnom financijskom razdoblju do 2020. godine. A dozvolite mi sad malo i statističkih podataka, dakle ovo je graf ovo je zadnje izvješće EU koje vam govori o stopi apsorpcije programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020. ovo u sredini je EU prosjek, a Hrvatska je ovdje. Dakle, na začelju, na začelju. Dakle, od 22 članice, pardon od 28 članica EU mi smo 22 po neiskoristivosti EU fondova ruralnog razvoja, dakle to vam je ovaj graf tu, najbolja je Finska sa 52%, Hrvatska je tek nešto iznad 20%, a europski prosjek je 30%, znači debelo ispod, ispod prosjeka. Pokrivenost uvoza izvozom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda nikad nije bila manja. Godinu za godinom, dakle ako gledamo 2016. jedna za drugom su sve manju i sve nižu poljoprivrednu proizvodnju imamo, a i dalje nemamo svih 100% izravnih potpora. Nedostatak strategije i ono zbog čega isto patimo je upravo i to. Ako pogledate također podatke koliko se iz državnog proračuna izdvaja u poticaje, koliko se izdvaja iz EU proračuna za 2017. to vam dođe da se iz EU proračuna izdvaja 2,3 milijarde dok se iz hrvatskog proračuna izdvaja 1 milijarda što je ukupno 3,4 milijarde. Ako to usporedite primjerice sa 2011. dakle iznos je bio 3,4 milijarde iznosi su različiti u promilima ali kompletan iznos pada. I to pada posebice u 2015. i 2016. gdje su izdvajanja iz proračuna RH puno manja. Ako usporedite izdvajanja iz RH proračuna u 2010. ona su iznosila 3,5 milijarde, a sada iznose 1,08 dakle sve podaci iz Ministarstva poljoprivrede iz Državnog zavoda za statistiku. Što trebamo napraviti? Dakle, ovaj zakon je korak u pravom smjeru, ali koračić ja bi ga nazvao, ali nije dovoljan i neće riješiti sve probleme, nagomilane probleme o kojima sam sada govorio, a glavni od kojih ako mene pitate je nedostatak vizije. Dok nemamo jasnu sliku gdje razvijamo poljoprivredu, u kojem smjeru, koje proizvođače, koje kulture, jesmo li više orijentirani na stočarstvo, ratarstvo, dakle što? EU je veliko tržište u koje imamo pristup bez ikakvih ograničenja, međutim u tom velikom tržištu mogu opstati samo specijalizirani. Bilo je dosta govora o svinjskom mesu i proizvodnji svinjskog mesa tijekom rasprave tijekom današnjega dana. Ono što vam mogu reći da se mi nikad sa danskom proizvodnjom svinjskog mesa nećemo moći nositi. Zašto? Zato što su Danci desetljećima svoju poljoprivredu usmjeravali ka tome da budu najveći i time najkonkurentniji proizvođači svinjskog mesa u EU. Ako ćemo se zadržati na ovom segmentu što mi možemo i gdje tu možemo biti konkurentni, pa možemo biti konkurentni u nekim drugim proizvodima, prije svega suhomesnatim proizvodima. Na kojima i na čijem brendiranju također ne radimo dovoljno, to su primjerice slavonski kulen ili baranjski kulen, šunka, dalmatinski pršut itd. Međutim, ne samo da ih nismo brendirali nego nemamo ni dovoljne količine, nemamo poticaja, nemamo usmjeravanje da se naši proizvođači orijentiraju na proizvodnju tih artikala, da ih mogu plasirati na tržište, da imaju ujednačenu kvalitetu, recepturu i brend, od toga je izostalo sve. Od onog najmanjeg što je bilo zapravo ustrojavanje burze poljoprivrednog proizvoda pa do ove šire slike. Puno se govori o spajanju zelene i plave Hrvatske, ali to već 25 godina spajamo ljudi i nikako. Dakle, svi zakonski prijedlozi uključujući i ovaj bi trebali biti u službi šire vizije koju mi nažalost i dalje nemamo i nadam se da će zbog povećanja državnih [[Upadica: Hvala.]] dužnosnika uskoro se pred saborom naći i strategija. Prije nego krenemo s replikama volio bih pozdraviti, da svi zajedno pozdravimo učenike i učenice Srednje škole „Ivana Luciča“ iz Trogira. [[Pljesak.]] Više je replika na izlaganje zastupnika Hajdukovića, prva replika je zastupnik Nikola Grmoja. Hvala poštovani podpredsjedniče, pozdravljam učenike i njihove nastavnike, profesore. Pričali ste o tome kako nam pada proizvodnja, stočarstvo je na niskim granama, kolega Paneninć i kolega Pranić su govorili o tome kako nam pada proizvodnja vina, kolege iz HDZ-a su se za vrijeme njihovih rasprava bunile, ja sam sad malo gledao i to se stvarno događa ja ne znam zašto oni imaju problema sa statistikom. Mi bismo svi voljeli da to nije tako, al to se događa. Događa nam se i da ono što proizvodimo ne uspijevamo plasirati na tržištu. Znači od dole mojih mandarina u dolini Neretve do grožđa svih ostalih proizvoda. Znači manje proizvodimo, poticaji nikad nisu bili veći kaže kolega Bulj i onda ovo što proizvedemo nemamo gdje plasirat jer je uvoz preveliki, to su problemi, ja mislim da Ministarstvo poljoprivrede jako malo poduzima da riješi te ključne probleme hrvatske poljoprivrede. Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče, da kolega i nije samo proizvodnja vina ta koja pada, naime sve vino koje se proizvede u Hrvatskoj se može konzumirati u Hrvatskoj i još moramo uvesti da bi zadovoljili potražnju. Dakle, ako govorimo o Hrvatskoj kao nekom velikom vinskom proizvođaču mi to nikad nismo ni bili, nažalost. A ne samo da pada proizvodnja vina, nego i maslina odnosno maslinovog ulja, svinjskog mesa, govorili ste o mandarinama, jabukama, nedostatak infrastrukture, ulohladnjača, zajedničkog nastupa na tržištu i opet dolazimo do onoga glavnoga nema vizije. Zašto su naši inputi financijski u poljoprivredu sve veći i veći, a auputi odnosno proizvodnja sve manja i manja. Baš zbog toga radi se ad hoch, radi se najčešće pogodovanjem, trenutnim guranjem određenog aspekta poljoprivrede što je iz nečijeg interesa, a bez šire vizije i onda dolazimo do ovoga što ste rekli, nemamo tržište, nemamo prepoznatljiv proizvod, nemamo dovoljno količine, ne možemo ga plasirati, dok je tako, na žalost, za poljoprivredu nema naprijed. Poštovani kolega Hajdukoviću, iskreno, mislio sam vam drugačije replicirati, ali kad ste pokazali ovaj grafo iskoristivosti sredstava vezano za ruralni razvoj, onda vas moram drugačije to preformulirati. Dakle, jedan sam od onih koji se ne voli vraćati u prošlost, što je netko radio, ali kada bismo sada govorili o tome, od ministra Tarnaja do danas ministra Tolušića, onda bismo mogli govoriti o pozitivnim i negativnim stavovima. Ja ne vjerujem iti jedan ministar koji je radio u Ministarstvu poljoprivrede ne želi naštetiti poljoprivredi, selu i seljacima. Ako je i činio je takvu štetu, onda je na indirektan način učinio štetu i sebi. Ali nemoguće, recimo, kada govorite, sjetite se samo ministra Jakovine, ne bih vam to sigurno rekao da me niste ponukali, šećernih kvota, odlazaka njegovih suradnika, poljoprivrednog zemljišta, samo što se tu dogodilo, a danas mi govorimo o Zakonu o poljoprivredi, o poljoprivrednom zemljištu i OPG-ima, govorili smo o tome, imali smo [[Upadica: Isteklo je vrijeme]] to u normativnom planu i to danas [[Upadica: Hvala zastupnik Babić]] [[Govornik se ne razumije]] svaka preporuka i sugestija je dobro došla. Odgovor na repliku zastupnik Hajduković. Hvala lijepo. Pa donekle se mogu složiti, dakle, da nisu svi ministri, niti svi ljudi koji su bili involvirani u sustav poljoprivrede, radili male fide odnosno u lošoj vjeri. Naravno da ne. Ali, moramo biti svjesni toga ako nemamo širu sliku i viziju gdje želimo usmjeravati našu poljoprivredu i gospodarstvo općenito i RH kao takvu, sve što radimo je ad hoc, kaotično, trenutno i vrlo prolazno. Da smo predano kroz više ministara, sad nebitno iz kojih političkih opcija dolaze radili na jednom cilju, a to je recimo, spajanje te, famozno spajanje zelene i plave RH ili vinska proizvodnja, proizvodnja maslinovog ulja, ne znam, proizvodnja suhomesnatih prerađevina, kroz 25 godina to bi dalo rezultata, ali sa svakom novom ministrom, svaki ima neke nove prioritete i svi su kratkog daha i roka i onda vas to dovodi tu gdje smo sada odnosno nismo nigdje. Zastupnik Prelec također javio se za repliku. Hvala poštovani predsjedavajući. Kolega Hajdukoviću, kada govorimo o tome zašto su naši poljoprivredni proizvodi skuplji od onih europskih, onda možemo reći da nisu u ravnopravnom položaju. Jedno od razloga zašto nisu u ravnopravnom položaju su upravo sredstva koja isplaćuje država poljoprivrednicima.

Meni je žao što jednostavno poljoprivrednici nisu u ravnopravnom položaju, al to je tako kako je. Nadam se da će se to promijeniti, ali govorili smo o tome odnosno evo i ministar je govorio o tome da su 30% sredstva iz alokacije iskorištena, nisu 30%, nego 21% i to još stoji iz ove vaše tablice. Nažalost i Grčka i Rumunjska su ispred nas, a za njih onako gledamo sa malo podsmijehom, al nažalost i oni su ispred nas, što se tiče povlačenja sredstava, a i ostalih 20 država s te vaše ljestvice. Dakle, to je ljestvica EU nažalost, evo ja vam mogu pročitati sve zemlje koje su ispred RH, ali to bi mi bilo jako jako dugo čitati jer su gotovo sve. Mogu vam pročitati rađe one koje su iza nas. Ali da smo daleko ispod prosjeka, apsolutno da, da smo se dobro pripremili za EU, apsolutno ne. I ako gledate, dakle, apsorpciju sredstava koje su nam bile dostupne, ne samo, dakle, u ovoj komponenti koja se odnosi na poljoprivredu, nego općenito, dakle, 2012.-ta, 2013.-ta,2012.-ta nije bila sjajna, tek 2013.-te vidimo napredak i dakle, konstantan rast tamo do 2016.-te i 2017.-te ponovo pad. A znate s čim to koincidira? Pa kada HDZ dođe na vlast, jer projekte morate pripremiti, dakle, projekti ne mogu ići jednu godinu za drugom, ali mogu ići za slijedeću i bojim se da će se taj pad samo nastaviti, a onda ako vidite ove lijepe statističke pokazatelje, dakle, ako lažem ja, ne lažu brojke, sve vam je jasno zašto je to tako. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Evo kolega Hajduković, vi ste nabrajali, bivša Vlada je imala manji državnih tajnika, pomoćnika, ova ima više jel tako? Ja smatram da na Ministarstvu koje je sa Agencijama savjetodavnom bivšom službom… [[Govornik se ne razumije]] znači, 1500 do 2000 zaposlenih na tako veliki sektor i na tako velike probleme je potpuno nebitno da li ima nekoliko državnih tajnika više ili manje, bolje da ih je više jer problemi su veliki. No problem je efikasnosti i mjera koje izlaze iz Ministarstva. Da li te mjere i ti državni tajnici i svi ti službenici koji tamo rade doprinose razvoju poljoprivrede ili ne doprinose. Mislim da je to veći problem i da nekoliko ljudi više ili manje ne predstavlja ništa.

Međutim, sam broj zaposlenih i sam broj državnih dužnosnika, kako ste rekli, nije garant kvalitete, da je, ja bi bio apsolutno za, pa nek imamo 500 državnih tajnika ako to znači da će doći do poboljšanja. No, na žalost tu je puno češće evidentna ona narodna, puno babica, kilavo dijete, ljeva ne zna što radi desna, a sve opet zašto, zato što nemamo strategiju, nemamo strategiju kolega, ne znamo gdje se razvijamo, ne znamo u kojem smjeru želimo ići i ne znamo kakvu poljoprivredu hoćemo. Je li to poljoprivreda orijentirana na stočarstvo, na ratarstvo, na proizvodnju vina, na maslinovo ulje, na proizvodnju sirovine, dakle, mesa za konzumaciju, da li na preradu mesa itd., itd. Dok to ne znamo, milijardu državnih tajnika nam pomoći neće jer mi prvo sami sa sobom moramo odlučiti što želimo da bi na tome mogli efikasno raditi. Kolega Hajduković, nemamo strategiju i evo, imati ćemo Zakon o poljoprivredi. Međutim, niti će ovaj Zakon riješiti probleme u poljoprivredi niti to da imamo strategiju, jer već dugo je poljoprivreda u našim nacionalnim programima strateška grana gospodarstva. Problem je u pristupu jer pod tim što imamo strateški pristup si je, dovedena poljoprivreda do tog nivoa da imamo pad proizvodnje i u proizvodnji mlijeka i u proizvodnji mesa, a ove godina, nakon katastrofe u voćarstvu, biti će vjerojatno pad i uzgajivača i proizvodnje voća, povrća i da ne nabrajam dalje. Ključno je da se financijski prati oko što se kroz Zakon i strategiju buduću unese u program razvoja poljoprivrede Hrvatske. Jer ako mi iz nacionalne komponente ne isplaćujemo ono što bi mogli našim poljoprivrednim proizvođačima, ako ne slušamo apele oporbe da se stave potpore za svinjogojstvo kroz amandman, onda ne vidim čemu ići u nekakve zakone ako ih ne provodimo. Samo ćemo napraviti novi trošak, jer sad djelatnike Savjetodavne službe i Hrvatske poljoprivredne agencije prevodimo u Ministarstvo, izgubit ćemo godinu dana samo na pisanje svjedodžbi i rješenja, uredba i mijenjanje ploča. Hvala lijepo, dakle kolega. Strategija naravno i donošenje same strategije neće riješiti sve probleme. Donijeli smo i Strategiju razvoja obrazovanja, pa jel to probleme riješilo? Ne. Uglavnom zato što je se onda kad je donesemo ne pridržavamo. Ali, ako mene pitate, a tu ću parafrazirati jednog velikog političara, s kojim se doduše nisam, ne slažem baš, ali koji je ovo dobro rekao. Dakle, donošenje strategije ne bi bilo kraj problema u poljoprivredi, ne bi bilo ni početak kraja problema, ali možda bi bilo kraj početka koji je bio jako loš. Hvala lijepo. Ovaj Zakon je samo usklađivanje sa EU zakonodavstvom, ništa više, ništa manje. To je druga stvar šta ministar Tolušić ima dobar PR i on to najavljuje kao nekakva rješenja za hrvatsku poljoprivredu. Ali kad bi ministar Tolušić vidio činjenice da sad kad je porast turizma, da najviše uvozimo i vina i svinjetine i prehrambenih proizvoda i proizvoda od žitarica, pekarskih proizvoda onda je vidljivo, pozdravljam učenike, onda je vidljivo da ministarstvo ne da nema strategiju, nego ne poštiva apsolutno selo i seljake. Jer govoriti o Zakonu o poljoprivredi, a poštivati direktive koje nismo, a stavljati direktive koje mi ne poštivamo i služiti samo europskim činovnicima je najmanje uvreda za selo i seljake. Odgovor na repliku zastupnik Hajduković. Pa da kolega, mislim da možemo reći da ova Vlada ima bolji PR nego rezultate, eto, recimo Projekt Slavonija je najbolji dokaz toga. Popisali smo sve projekte koje imamo, sve projekte koje provode, bez obzira tko, bila jedinica lokalne samouprave, razvojne agencije, ministarstva, agencije, sve smo to stavili na papir i kao jako puno radimo za Slavoniju kao naš kraj koji je izuzetno pogođen iseljavanjem i koji je bio pogođen krizom itd., itd. Pa ništa, ništa, niti smo Slavoniji dali nešto što joj ne pripada, dakle, ako novac koji je dostupan iz europskih financijskog okvira podijelite na četvrtine, a recimo da Hrvatska ima četiri regije ili pet, dobijete taj iznos koji oni kakti Slavoniji daju. Da u ovom slučaju ne vidim ništa drugo, samo puno PR-a, samo puno riječi, a rezultati i dalje izostaju. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi kolega Hajduković, ovaj dijagram što ste podigli je jako dobar, on pokazuje krvnu sliku hrvatske poljoprivrede. Dobro ste kasnije u replici rekli, treba puno vremena za pripremu projekata, ali da bi pripremili projekte trebaju ljudi znati u kom smjeru idu, treba biti neka strategija. Pa onda kad evaluacija tih projekata, kod odobravanja sredstava ne smije to ići po političkoj liniji, e sad njega ćemo nagraditi pa će njegov projekt proći. I kad pitate ove tzv. regionalne kooridnatore, razvojne agenije, kako oni to određuju, to su vam uglavnom političke odluka. Dakle moraju biti jasne smjernice, više tih projekata i na kraju krajeva da bude uspješno povlačenje sredstava, da se ljudi razvijaju, inače, evo vi ste Slavonac, mogao bi s vama pjevati „Žito rijetko a kuruzi mali, oj seljaci al ste nadrapali“ Odgovor na repliku zastupnik Hajduković. Hvala lijepo. Pa da kolega, i da ovaj graf, dakle, koji se odnosi na ruralni razvoj je indikativan zapravo za sve što se u Hrvatskoj radi, odnosno našu kompletnu apsorpciju fondova. Jer dobro ste rekli, dakle, treba osmisliti projekte, treba znati kako ih želimo razvijati, odnosno što oni trebaju razvijati, da bi na kraju imali koristi. Ali ono što je problem, dakle, vi sredstava ugovorite, ne dobijete ih odmah, nego tek nakon što revizija kaže da je sve bilo u redu sa financiranjem, tada dobijete sredstava iz Europske unije. Znači tu nema muljanja, tu nema uzimanja novaca, aneksa ugovora itd., itd. To sve mora biti Lege artis. A znate i sami da to najčešće nije. I čak se bojim da će ovaj graf biti i gori zato što ugovorenih sredstava imamo ali ne onih koji su nakraju isplaćeni i koji su dobili pozitivno mišljenje revizije. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog Sabora, pa kolega Hajdiković dobro ste rekli, nema plana, nema vizije, nema ideje u razvoju poljoprivrede, jer da je ima onda bi valjda potaknuli nekakav optimizam kod onih ljudi na kojim bi se trebali zakoni koje donosimo oko poljoprivrede, a ovo je jedan od njih, onda bi oni potaknuli optimizam kod njih, dakle potaknuli bi optimizam kod seljaka. I sad Program ruralnog razvoja, težak više od 2 milijarde kuna, od kojeg se stvarno jako puno očekivalo, a što su na kraju seljaci dobili? Većina njih jako, jako malo. Imali smo žestoku kritiku od ondašnje opozicije, dakle niste to dobro posložili, dugi su vam rokovi jer niste raspisivali natječaje, ali ja ne vidim nikakav veliki pomak, natječaji nam i dalje dugo traju, neki i duže od godinu dana od raspisivanja, nemamo optimizma u poljoprivredi, i zapravo ne ide u dobrome smjeru i to me nitko ne može demantirati. Odgovor na repliku zastupnik Hajduković. Hvala vam lijepa gospodine podpredsjedniče. Uzet ću primjer iz Općine odakle je moj uvaženi kolega Panenić. Dakle, jedno malo selo Čakovci, znate tko se tamo bavi poljoprivredom? U gotovo u pravilu, stari ljudi. Dakle, preko 60 godina koji su tu godinama, dakle, koji ne mogu nigdje otići, niti u grad, niti u inozemstvo, i bojim se kad oni pomru da u tom selu neće ostati nikoga tko će se baviti poljoprivredom, možda još eventualno jedna do dvije kuće, što se kaže, Umjesto da, što vi kažete vratite optimizam, umjesto da bavljenje poljoprivredom učinimo barem ono što mi kao zakonodavci i država možemo, dakle da ga učinimo unosnim i da pomognemo poljoprivrednicima, meni se čini da je cijeli sistem bio koncipiran da ga odmognemo, da ih motivira da se ne bave. A zašto? Da bi neke velike firme dobile jako puno zemlje jer se ionako na natječaje ne javlja nitko ili nema uvijete. Poput Agrokora i ostalih. Poštovani mladi kolega, ja znam da vi vučete korijene iz mojega kraja pa ću vam objasniti tko je uništio seljake, a posebno proizvođače mlijeka. Uništio je vaš bivši ministar Jakovina, nadam se da ste i njega upozoravali da podigne samo za 1 promil alfatoksin u kukuruzu i u mlijeku, i da ne uništava mlijeko, i time je uništio, i kompletno mljekarstvo, da su se krave steone prodavale za 5000 kuna i uništavale, samo 1-og promila da je podigao alfatoksin, kao što je sa 0 na 0,5 podignut alkohol i odmah se pokazalo da vino bolje se prodaje i da vinogradari imaju prođu, tako bi i mljekarstvo opstalo, i danas bi mi jeli hrvatski baby beef. A vaš ministar Jakovina kada bi došao na selo, ja ću ispričati to k'o vic što se u šokaca priča i kad bi zatražio posao kod nekoga gazde, on bi mu rekao, pogledo ga, ajd sine najedi se, pa idi svojoj kući. Nemoj radit. Odgovor na repliku, zastupnik Hajduković. Pa kolega, evo ja se, ja zaista moram reći da je onda ministar Jakovina izuzetno sposoban čovjek, koji sve što ste vi gradili i Vlade HDZ-a gradile tolike godine, on uspio uništiti u samo 4 godine. Nažalost, odgovornost ne može biti na jednom čovjeku, a ja tu sad mogu nabrajati druge, koji su gulili krumpire i ne znam što su sve radili, i lista bi bila podugačka, ali većina tih imena, bila bi iz vaše, iz vaše stranke kolega. Pa ako ćemo već o, onda o šokačkim izrekama, a ja sam šokac, mogu to reć, ono čega se pametan stidi, toga se budala ponosi. Pretpostavljam.